Vyslání Leteckého poradního týmu naplňuje dlouhodobé závazky České republiky a současně snahu o rozvoj spolupráce s Irákem. Je naším zájmem region stabilizovat a tímto přispět k boji proti terorismu a řešení důvodů migrace do Evropy. Jedná se o vítaný a adekvátní příspěvek země velikosti a možností ČR do probíhající mezinárodní operace na pomoc Iráku, na jehož území obdobně působí i další evropské a alianční země globální koalice proti Daiš. Tolik úvodem. A rád bych závěrem požádal Poslaneckou sněmovnu, aby stejně tak jako Senát tento předložený materiál schválila. Děkuji, pane ministře. Tento tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení vám bylo doručeno jako tisk 761/1. Děkuji, pane předsedo.

Je to sněmovní tisk č. 761.

Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Mám zde zatím jednu přihlášku a to je přihláška paní poslankyně Jany Černochové. Děkuji, pane předsedo. Já jenom k tomu, co tady zaznělo od pana ministra v úvodu.

Takže to, co tady pan ministr řekl, že měl jiný termín, já nevím. Pro mě je podstatné to, co tady navrhoval předseda jeho poslaneckého klubu a co Občanská demokratická strana podpořila v naději, že tady pan ministr bude. Víte, je celá řada usnesení. Celá řada bodů, u kterých přítomnost ministra se dá nahradit přítomností jiného ministra. Ale já myslím, že se většina z vás se mnou shodne, když řeknu, že státní rozpočet, státní závěrečný účet příslušného rezortu a vysílání stovek vojáků v tomto případě 35, ale budeme mít tady zanedlouho další vyslání na zahraniční operace, na ten dvouletý mandát, kde vojáků budou stovky, tak by prostě přítomnost ministra obrany měla být povinností, protože vysíláme skutečně do zahraničí vojáky, kteří se budou pohybovat v lokalitách, které nejsou bezpečné. Asi se shodneme, že Irák bezpečnou zemí není. A máme jako poslanci zákonodárného sboru právo chtít tady přítomnost ministra, který zaštítí tuto misi tím, že případné dotazy kolegů, kteří nejsou ve výboru pro obranu a kteří neslyšeli to, co jsme slyšeli my, dokonce i v režimovaném jednání, tak se tady mohou na to pana ministra zeptat. Využila bych toho a nechci to prodlužovat, jak jsem říkala před chvílí.

Toto je skutečně úplně nová mise. I ti z vás, kteří jste sledovali v médiích dlouhou proceduru, tak víte, že tam byl vyžadován i souhlas ze strany Velké Británie. Už není před námi žádná překážka, proč bychom pro to nemohli hlasovat. Ale já mám jednu prosbu a jeden dotaz na pana ministra. Vy jste včera nezařadili ten bod, o kterém jsem hovořila v úvodu jednání.

A chtěla bych se tedy pana ministra zeptat, nebo spíš od pana ministra slyšet ubezpečení protože jestli se nemýlím, tak vojáci mají na tuto misi odlétat již v létě, za měsíc, možná za měsíc a půl. Jestli skutečně to nenaruší nějakým způsobem to, co tady v Praze probíhá. Jestli skutečně ti lidé, kteří tam budou, nebudou chybět zase někde jinde.

A jsem ráda za ta jeho slova, že se to postupně změní.

A to je za mě všechno. Jak jsem řekla, Občanská demokratická strana návrh podpoří. Děkuji. Pan ministr si přeje reagovat. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že debata se snad začíná ubírat tím směrem, který si dovolím neskromně říct, že je podstatný, a to jsou samotná fakta toho celého počinu, řekněme.

Možná že už jste také zaznamenali, že státy, které v této, řekněme, neformální koalici působí, tak mají na to své schůzky ministrů obrany, což má také svůj nezanedbatelný nějaký politický vliv. Pokud mluvíme o tom, že nejsme ochotni přijímat nějaké direktivně nařízené počty migrantů, tak potom je ale velmi důležité mít také argument, že jiným způsobem participujeme nebo se snažíme napomoci řešení problému. A to přesně do tohoto spadá. Je to iniciativa s prominutím naše. Nikdo nám to nepřikázal a nikdo to za nás nevymyslel.